Děkuji za slovo. Já bych si ještě dovolil navrhnout výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Není. Budeme hlasovat o návrhu, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se bude také zabývat tímto návrhem. A ještě zazněl návrh na zkrácení lhůty 30 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Lhůtu jsme zkrátili. Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto bodu.

Ani tímto návrhem zákona se ale nebudeme moci zabývat, protože pověřený člen vlády, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček není přítomen. Takže nemůžeme projednávat tento bod.

Ale protože vládou je pověřen ministr kultury Lubomír Zaorálek, který není přítomen, tak se ani tímto tiskem nebudeme zabývat. Pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké už odpoledne, kolegyně, kolegové.

To nejde a není to záležitost vedení Sněmovny. A je odpovědnost členů vlády, aby byli při projednávání svých zákonů přítomni v Poslanecké sněmovně. Já jenom konstatuji, že se tímto návrhem nemůžeme zabývat, a samozřejmě dám slovo těm, kteří se hlásí s přednostním právem. Ale abychom si ušetřili čas, tak další návrh je bod číslo 54. Má ho uvádět ministr a místopředseda vlády Karel Havlíček. Žádný další bod tady k dispozici k projednání nemáme, takže budu muset ukončit dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Ano, paní předsedkyně. Prosím máte slovo, paní předsedkyně. Já bych byla nerada, abychom to odbyli jenom tím, že nám tady jeden za druhým mizí spousta bodů a spousta návrhů zákonů. Tak jak jste přicházeli do Poslanecké sněmovny s tím, že teď už to tedy bude mít ten fičák a budeme tady opravdu jednat jeden bod za druhým, tak tímhle tempem skutečně za chvíli můžeme jít i domů a můžeme ukončit tuhle schůzi předčasně, protože je tady ještě několik zákonů v prvním čtení.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já už jenom technicky, nebudu opakovat, co říkala paní předsedkyně Pekarová. Ale ta situace je přece řešitelná. Pokud víte, že ministry máte tady někde v baráku, pokud prostě šli někam na kafe, pokud šli na oběd, tak si prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Chvojko, vezměte pauzu na jednání klubu, než abyste ten zákon nechali někam spadnout a on se neprojednával. Vidím, že naší diskuzí jsme panu ministrovi dali příležitost vrátit se do práce, my jsme rádi, že tady je. Ale lze to řešit tím, že si prostě vezmete pauzu a potom ten ministr se dostaví, a ne že ten zákon necháte spadnout. To je přece nesmysl.

Jenom připomínám členům organizačního výboru, že bude jednat organizační výbor.